Chápu to, že je tam velká podpora SÚKLu, že je tam snaha ministerstva, aby lékaři s tím začali pracovat, komunikace s komorou. Ale jak je to na té druhé straně? Tak tady by taky měl být nějaký jasný přístup.

Druhý problém je opravdu ten, který tady byl zmíněn.

Není to tak, že v současné době tyto nemocnice test nedělají. Můžu říct, že moje nemocnice, Fakultní nemocnice Brno, tento dělá ve 100 %. A mně osobně nepřijde úplně korektní, pokud se bavíme o tom, že chceme našim pacientům nabízet stejnou kvalitu péče, že v jedné nemocnici ti pacienti mají nejkvalitnější test, který je v současné době možný, ve 100 %, a v další nemocnici, také přímo řízené státem, tento test nedělají ani u jednoho procenta pacientů. Toto si myslím, že není korektní. Ale jsem rád, že jak pan náměstek Policar, tak pan ministr, potvrdili a přislíbili, že se tím intenzivně budou zabývat, a mám informace od příslušného odborného sdružení, že už se tak děje a schůzky proběhly, za což bych chtěl velmi poděkovat. Děkuji za pozornost. Pan poslanec Válek byl posledním přihlášeným v obecné rozpravě. Vidím pana zpravodaje, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych se přece jenom ještě trochu vrátil do obecné rozpravy, která ještě nebyla ukončena.

Určitě si myslím, že ve všem, co řekl, tak to je správné.

To je podstatné.

Nicméně tu výhodu nemá každý. Ale proč jsem se přihlásil?

Takže budeme to probírat a probereme ze všech možných stran.

A potom, já si myslím, že prostě je tady určitá povinnost nějaké kontroly a ta kontrola by mohla proběhnout i na úrovni toho šiřitele reklamy.

Za to se dostávají Nobelovy ceny. My to řešíme a chceme to vrátit zpět?

A není to vůbec jednoduché, poněvadž kdyby pan poslanec Nacher někdy viděl pacienta, který na to doplatil, na tu klamavou reklamu, tak by asi mluvil trochu jinak. Děkuji. Nyní zde máme tři faktické poznámky. Pan poslanec Nacher, pan poslanec Válek a pan poslanec Berkovec. Než dám slovo panu poslanci, tak informuji Sněmovnu, že pan poslanec František Kopřiva má náhradní kartu číslo 1. Nyní pan poslanec Nacher a jeho faktická poznámka.